Já jsem se mnohokrát dostala do situace už jako starostka, kdy nám odešel z města praktický lékař, a mohu vám říct, že to byl nejtěžší úkol získat do města praktického lékaře, do šestitisícového města, a teď tam tedy zrovna končí ten druhý lékař a musím říct, že byť už tolik let nejsem starostkou, tak i tak se mi ozývají občané, jestli bych to přesto nevyřešila.

On trošičku ten dopis zněl, že by se nad tím mohl někdo pousmát.

Takže podle mého názoru si nikdo neuvědomuje vážnost situace ohledně nedostatku lékařů, a pokud bych se rozhlédla po Poslanecké sněmovně, tak mi určitě každý z vás řekne, že jste se setkali s tím, že za vámi někdo přišel, že nemůže sehnat tohoto lékaře nebo že ho někdo nemůže vzít.

A tak bych mohla samozřejmě pokračovat. A proto mě opravdu velmi překvapuje, že se tady dnes za této situace předkládá do programu schůze, že se vezme v rámci zdravotního pojištění částka 14 miliard korun, k tomu z Ministerstva zdravotnictví se již odebralo dalších 6 miliard korun. Tyto finanční prostředky se odebraly organizacím, které zřizuje Ministerstvo zdravotnictví, ať už jsou to hygieny, nebo Státní zdravotní ústav.

Byť jsem samozřejmě zaznamenala tady od svého kolegy, pana poslance, pana Svobody, že tedy asi ty týdny, které tady říkám, že se asi nezakládají na pravdě. Já s ním určitě ráda během nějaké přestávky, protože vím, že je odborník, určitě to s ním velmi ráda proberu.

Ale chci říct, že ve vašem programovém prohlášení máte, že budete bojovat proti šedé ekonomice a zároveň bránit daňovým únikům. Když se podívám dneska na zástupce zaměstnavatelů, tak EET podporuje jak Svaz zaměstnavatelů, tak ho podporuje Hospodářská komora.

Pokud se zruší EET, tak může dojít k tomu, a už to někteří avizují, že tedy se sníží počet míst, kde by se platilo kartou, a lidé budou muset platit v hotovosti. Chápu současnou vládní koalici, že pokud ve svém rozpočtu nemají 14 miliard, tak potřebují nejenom, že to bude v tomto důležitém dokumentu, ale že zároveň to musí mít schválené, a proto to předkládají na dnešní pořad schůze.

Já bych ještě pochopila, kdyby se ten zákon tady předložil v nějaké podobě ohledně nějaké úlevy, ale prakticky ten zákon se zruší úplně a nebude se vztahovat vůbec na nikoho a vůbec to nekoresponduje s tím, co máte ve svém programovém prohlášení.

Jsou to politická témata. A jsem opravdu i přesvědčena o tom, že současná vládní koalice si ve svém programovém prohlášení napsala, že bude konstruktivně spolupracovat mezi sebou a i s opozicí.

Určitě vím, že se o to nějakým způsobem snažíte, ale pokud se tedy stane, že přijdou dva programy schůze, tak je určitě na paní předsedkyni Poslanecké sněmovny, jakým způsobem určí program toho jednání Poslanecké sněmovny, těch daných mimořádných schůzí, ale je jasné, že vládní většina má většinu, ale myslím si, že ta komunikace s opozicí je klíčová, a jsem opravdu přesvědčena o tom, že věci, které dnes vládní koalice předkládá na mimořádnou schůzi, jsou věci, které chápu, že potřebují...